Co se týká poznámky: Cílem není napsat podrobný návod, ale jasně stanovit pravidla. V textu se spojení zadavatel může nevyskytuje pouze u definic, ale velmi často u popisu zadávání veřejných zakázek, při stanovování závazných parametrů veřejné zakázky. Jedna perla: Jeli to vhodné, může zadavatel... A kdo upřesní, jeli to vhodné a zadavatel může? Možná že to vysvětlí metodika, ale kde je jistota, jak to rozhodne dohledový orgán, kontrolní nebo auditní orgány? Řeknu příklad. Mluví se o tom, že bude výborné, že obec bude moci stanovit nejnižší možnou nabídku ze zadávací ceny, za kterou můžou podávat firmy zakázky. My to podáme, my řekneme 80 % rozpočtové ceny, pod to nemůžete jít. Ejhle, přijde potom nějaký policista nebo státní zástupce a řekne: vy jste pochybili, měli jste dát aspoň 75 %. Co se týká další neurčitosti, často zpochybňované kvalifikace. Například při prokazování způsobilosti se opakovaně vyskytuje zadavatel může, zadavatel nemusí. Jaká stanoviska vypracuje gestor zákona? Jak se k tomu samému postaví dohled, kontroly, tak jak už jsem to tady říkal? A řada ustanovení je objektivně nových, například § 76 Obnovení způsobilosti účastníka, tzv. sebeočištění dodavatele, kdy dodavatel přijme vlastní nápravná opatření. Opět velmi nejasná budoucí aplikační praxe. A my zadavatelé na tom budeme zase špatně, protože jak máme vlastně postupovat, abychom neudělali nějaký špatný krok v oblasti zadávání veřejných zakázek? To vše snižuje právní jistotu zadavatele i dodavatele. Pro zadavatele to zvýší administrativní zátěž, bude to klást velké nároky na sledování postupně vznikající judikatury.

Zákon o zadávání veřejných zakázek také mluví o zjednodušení pro podlimitní veřejné zakázky, nebo mluvilo se, že přinese zjednodušení pro podlimitní veřejné zakázky. To je výborné, to vítáme. Ale zjednodušení má prý zahrnovat i české uveřejňování pro podlimitní veřejné zakázky a nikdo zatím neví, jak to české jednoduché uveřejňování bude vypadat. Takže kdy se to zadavatelé dozvědí, jaké vlastně budou ty podmínky? Zákon o veřejných zakázkách je hlavní zákonnou normou pro čerpání fondů EU. Proto bychom mohli i třeba bilancovat nějakým způsobem.

Možná že to je pravda, ale jenom bych chtěl připomenout, že projekty se připravují už o několik dříve, než se dostanou peníze.

A souvisí to tady právě i s tím, že uvidíme, jak se vyrovnáme s tím, jak budeme čerpat dotace v tomto období, protože zatím jsme nevyčerpali ani korunu. Možná bych doporučil, a možná paní ministryně řekne, že metodika bude velmi jednoduchá a že třeba tam najdeme lehce odpovědi na otázky: Chcete služby do 2 milionů korun? Postupujte tak a tak. Chcete zakázky do 6 milionů? Postupujte tak a tak. Myslím si, věřím, že tomu tak bude, ale zatím, protože nevíme jak to bude vypadat, tak to nemůžeme ještě zhodnotit.

Takže kolegové, kolegyně, kteří připravujete zakázky, raději si udělejte všechny zakázky do poloviny dubna letošního roku. Děkuji vám za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný, poté s přednostním právem paní ministryně. Já bych chtěl k panu kolegovi Paverovi.

My jsme si tady jednou něco malinko takového dovolili a dostali jsme tak přes palice, a měli jste pravdu, já jsem se dokonce paní kolegyni omlouval, ale vy to děláte naprosto běžně. Tak prosím vás, toto si odpusťte! Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Věřím, že poslanecký klub ANO a zejména jeho pan předseda bude ten, který tyto výzvy uposlechne a začne ve svých vystoupeních používat méně emotivních a marketingových projevů a více věcnosti. Já si myslím, že by se to skutečně hodilo. Vítám to, že to navrhuje jeden z poslanců politického hnutí ANO, a věřím, že právě ministr financí bude ten, který to bude poslouchat a bude to následovat. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Myslím si, že jsem neřekl nic, co by mělo urazit někoho. Nic víc. Děkuji panu poslanci Paverovi. Teď s přednostním právem paní ministryně. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážen pánové poslanci, já bych chtěla reagovat na několik věcí. Ráda bych zde zmínila, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je spolupředkladatelem tohoto zákona. Předpokládám, že do Poslanecké sněmovny i k panu poslanci Paverovi se dostal s podpisem pana Rafaje. Jedna věc. NKÚ je řádným připomínkovým místem. Ano, nesdělila jsem to, protože se domnívám, že toto jsou věci technického rázu, a myslím si, že zde řešíme zákon, a ne s kým byl projednán, protože to se můžete dočíst. A ráda bych prostřednictvím pana předsedajícího požádala pana poslance Paveru, aby mě neurážel, a pokud má dojem, tak ať jde do kavárny, kde jsou moji zaměstnanci, a zeptá se jich, jak já se k nim chovám a jak jsme dělali tento zákon. Děkuji paní ministryni. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ráda bych se vás zeptala, zda tento návrh řeší problém, který by se dal pracovně nazvat pozitivní diskriminace lokálních dodavatelů. Řešení tohoto problému je otázkou obcí. Ptají se, zda tento zákon na to pamatuje. Jestli byste mohla pár větami objasnit, jak by se mohly obce potýkat s tímto zákonem ohledně, ještě jednou zopakuji, pozitivní diskriminace lokálních dodavatelů.